Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych se dotkl tohoto tématu v souvislosti se systémovou podjatostí v rámci stavebního řízení.

To je zásadní moment v boji proti korupci v této oblasti.

Snížení korupčního potenciálu nastane také díky eliminaci rizik podjatosti a koncentraci posouzení veškerých aspektů staveb a dopadů záměru v rámci jediného rozhodnutí připraveného kompetentním týmem odborně způsobilých úředníků. Občasné tvrzení, že systémová podjatost neexistuje, je nesmysl. Našlo by se mnoho příkladů. Jsou to například největší dopravní stavby našeho státu. Systémová podjatost, která často končí u soudu, má pak ve výsledku vliv na životy milionů lidí, kteří by zmíněné komunikace již dávno mohli využívat. Zejména velké dopravní stavby dosud paralyzovala skutečnost, že o projektech rozhodují zaměstnanci obcí, které mají na výsledku stavebního řízení vlastní zájem. Tito úředníci tudíž v rámci současného systému nemohou být zcela nezávislí, přestože jim to ukládá zákon.

Systémová podjatost komplikuje a blokuje přípravu těch nejdůležitějších staveb v republice. Například, jak již jsem zmínil, dostavbu D1 v úseku ŘíkovicePřerov, kde byla konstatována podjatost Přerova, a všechna řízení včetně podkladových stanovisek proto muselo řešit statutární město Olomouc. U toho bych se rád zastavil. Děti Země poprvé napadly změnu územního rozhodnutí. Z důvodu systémové podjatosti se celá agenda přenesla do statutárního města Olomouc a tím se zdrželo celé řízení o rok a půl.

Veškerou spisovou dokumentaci tak opět museli převzít úředníci olomouckého magistrátu, protože ti přerovští, včetně primátora, jsou podle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje podjatí. Dovolte, abych odcitoval tajemníka našeho přerovského magistrátu: